Nezlobte se, já poslouchám tady vysoké představitele různých politických subjektů, kteří jeden říká, že bude hlasovat proti svým kolegům a druhý zase se svými kolegy. Tohle není situace, kde opozici říkáte: Vláda má jednoznačný názor. Víte, my jsme si to na krajích neodpracovali. V podstatě mám pocit, že si na krajích jakoby řekli: Oni to za nás nějak rozhodnou, a když to rozhodnou špatně, tak my jim to vnitrostranicky nandáme, a když to rozhodnou dobře v náš prospěch, tak s nimi naopak budeme vnitrostranicky chvíli komunikovat. Ale co ti lidé tam? Co ti starostové a podobně? Nepodařilo se je přesvědčit, že je připravena chráněná krajinná oblast. Chtěl bych slyšet jasné, pádné argumenty, že je to dostatečně připravené, protože to území je cenné. Má smysl o něm mluvit jako o území, které je třeba do budoucna chránit.

Odložení problému neznamená jeho vyřešení.

S faktickou poznámkou pan poslanec Volný, po něm pan poslanec Šidlo. Ptal se, ať pan ministr řekne, jaký má záměr s tímto újezdem. Děsí mě myšlenka, že nejsme schopni ochránit naši krajinu a ochránit před developery, pokud je to tak nebezpečné, ničím jiným, než že z toho necháme vojenský újezd a budeme si tady zase tvořit nějaké postkomunistické skanzeny. Já jsem tam byl s panem ministrem někdy před půl rokem.

Budu osobně hlasovat pro zrušení. A předpokládám, že i náš klub podpoří našeho pana ministra. Děkuji. Děkuji panu poslanci Volnému. Nyní pan poslanec Šidlo, po něm pan poslanec Jakubčík, po něm pan poslanec Vondrášek. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych jako občan Plzeňského kraje a zastupitel Plzeňského kraje řekl svůj názor. Cítím to jako určitou povinnost ve třetím čtení. Mám jiný názor než moji kolegové, kteří zde hovořili, jak kolega Vilímec, Votava, tak i kolega Volný. Jsem přesvědčen o tom, že to není názor pouze Středočeského kraje, který se promítl do pozměňovacího návrhu pana kolegy Hamáčka. Myslím si, že tento návrh hájí zájmy celé České republiky i její bezpečnosti, protože to, co tady zaznělo v argumentech pro zachování vojenského újezdu Brdy, je zcela namístě. A já to podporuji, protože nejenom že jsem v tom újezdu byl mnohokrát a hovořil jsem se všemi občany i zaměstnanci vojenských újezdů, kterých se to týká, ale myslím si, že kdyby armáda byla poctivá a neměnila svoje názory ze dne na den, tak přizná, že vojenský újezd Brdy stále potřebuje, a určitě má k dispozici jiné zbytné vojenské prostory. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Šidlovi. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. To znamená, tohle si myslím, že absolutně není politická záležitost. Takže nějaké vnitrostranické půtky a vnitrostranické boje v tomto absolutně nehrají žádnou roli. Uvedu vám jeden příklad. Platím povinné ručení, platím havarijní pojištění a tak dál, ale vozidlo absolutně nepoužívám. Proč si to vozidlo budu nechávat? Tak se toho vozidla zbavím. Armáda má několik vojenských újezdů, které používá. Má vojenský újezd Brdy, který nepoužívá, a pouze do něj vráží neustále celkem významné finanční prostředky. Připojuji se tady k poslancům Plzeňského kraje, kromě pana kolegy Šidla, ke všem ostatním se připojuji, protože si myslím, že vojenský újezd Brdy je naprosto zbytná záležitost. Armáda ho nepoužívá. Armáda ho nechce. Proč ho budeme armádě nutit? Když máte někdo z vás také ta tři auta, nutí vás někdo, abyste si to třetí nechali? Nikdo. Takže prosím, podpořte vládní návrh zákona. Děkuji panu poslanci Jakubčíkovi. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, vážení kolegové, musím se přiklonit k názoru kolegy Bendla. Starostové Středočeského kraje jsou zásadně proti tomuto postupu a jménem nich, mezi které už nepatří Příbram, ale můžu uklidnit pana ministra, že to bude jenom dočasné, a jménem nich bych žádal o podporu návrhu předsedy Sněmovny. Minule jsem se tady ptal pana ministra, kolik platíme za nájem pozemků v ostatních vojenských prostorech. Doposud jsem neslyšel odpověď. Rád bych ty desítky milionů slyšel. Děkuji panu poslanci Vondráškovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Petr Bendl, po něm pan poslanec Opálka, po něm pan předseda Hamáček, po něm pan poslanec Chalupa. Nevím, jak by to udělal, kdyby mu manželka řekla: Ne, v žádném případě to neprodáš, protože já to auto občas používám.

Zajímal by mě názor pana premiéra. Prosím, pane premiére, pokud jste někde v sále, doufám, že se nevyhýbáte tomu rozhodnutí, až o tom budeme hlasovat. Děkuji panu poslanci Bendlovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Opálka, po něm pan předseda Hamáček, po něm pan poslanec Chalupa. Děkuji, pane místopředsedo.

Ano, ministerstvo, velení armády hledá, jak okamžitě uspořit. Ale pravda je ještě někde jinde. Sledoval někdo, kolik se zainvestovalo do tohoto území, když se stěhovali třeba vojáci z Pardubicka, kteří tam mají dneska ubytování, kteří vlastně bez dalších nákladů můžou cvičit? A při tomto zrušení budou muset přejíždět přes půl republiky a platit náklady, aby mohli cvičit někde úplně jinde. Taková koncepce, kterou připravuje armáda ne teď v tomto rozhodnutí, ale ve všech minulých, to je ostuda České republiky! Děkuji panu poslanci Opálkovi.